Zavádíme nový systém, kdy chceme, aby se skutečně pacienti pokud možno nedostali do zdravotnických zařízení, a to do jakýchkoliv, ať jsou to praktičtí lékaři, nebo nemocnice. O tom teď jednáme intenzivně s příslušnými infekčními pracovišti, zdravotnickou záchrannou službou v jednotlivých krajích, kdy tedy by mělo od konce tohoto týdne probíhat testování v domácím prostředí. Je to poměrně komplikované logisticky, ale věřím tomu, že to zvládneme.

Chystáme určitá opatření.

Pravdou je, že ta situace je komplikovaná v tom směru, že kapacity jsou omezené.

Důrazně musím říci, že pro nás je zásadní, aby tyto ochranné prostředky měli primárně zdravotníci.

To teď řešíme.

Situace v České republice je v tuto chvíli pod kontrolou, nečelíme žádné epidemii, která by se šířila na území České republiky, byť nemůžeme vyloučit nějaký nárůst v následujících dnech. To skutečně nyní vůbec není na pořadu dne.

Budeme situaci sledovat, budeme na ni adekvátně reagovat. Pracujeme se Světovou zdravotnickou organizací, s ECDC, se všemi strukturami, které to mají na starosti.

Jsem připraven pak dát další informace, pokud po nich bude poptávka. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. S přednostním právem vystoupí pan ministr vnitra, místopředseda vlády Jan Hamáček.